3. Hlavy států a předsedové vlád smluvních stran jiných než těch, jejichž měnou je euro to je první článek, který se potenciálně týká České republiky , které tuto smlouvu ratifikovaly, se účastní jednání vrcholných schůzek eurozóny týkajících se konkurenceschopnosti pro smluvní strany, změny celkového uspořádání eurozóny a základních pravidel, která se na ně budou v budoucnu vztahovat, jakož i podle potřeby a alespoň jednou za rok jednání o konkrétních otázkách týkajících se plnění této Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii.

Můj druhý konkrétní dotaz je, zda a kolikrát tato povinnost byla splněna, kdo byl příjemcem zprávy o schůzkách eurozóny v České republice a zda by výsledky a zpráva mohly být k dispozici členům Poslanecké sněmovny nebo alespoň členům rozpočtového výboru. To je celý článek 12. V jednom jediném článku říká, že jednou za rok nás mohou přizvat k jednání eurozóny.

O tom, jestli je důležitá, nebo není.

Myslím, že je dobře, že k tomu dospěly i ostatní politické strany či jiné státy. Další konkrétní dotaz, který bych chtěl položit. Nevím, jestli máme v České republice už výsledky. Nešvarem Evropské unie je to, že přijímá a přijímá a přijímá strategie, smlouvy, výzvy a ty pak neplní.

Pokud to bude jako obvykle, že něco schválíme, pak to neplníme, pak uděláme šest summitů, nejlépe od večera do rána, aby na šestém summitu státníci oznámili, že vlastně mají nové řešení, které bude to samé, co už bylo, a tím pádem staré závazky neplatí a vznikají nové závazky, tak to je přesně věc, která snižuje důvěru občanů nejenom České republiky, ale všech členských států Evropské unie v její fungování a v její správný vývoj. Důležité je podle našeho názoru, že opravdu touto smlouvou dláždíme jednoduchou cestu k přijetí eura.

Podle současné situace v letošním roce by to bylo 300 mld. českých korun, ale nevíme, jak ta částka bude vysoká v okamžiku, kdy bude vůbec možnost reálně rozhodovat o vstupu do eurozóny. Vláda realisticky říká, že v tomto volebním období to nebude, my s tím souhlasíme, takže jsem uvedl jenom číslo, které je platné letos. Nemá cenu spekulovat, jestli číslo bude vyšší, nebo nižší v okamžiku, kdy to bude relevantní.

Slovenská pravice se rozdrobila jenom proto, aby Slovensko mohlo platit dluhy za jiné.